Jako další je návrh pana poslance Janulíka na vyznamenání medailí Za zásluhy v oblasti kultury pro pana Jožku Černého.

Děkuji. A ještě jeden návrh.

Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno 140 poslanců, pro 73, proti 0, návrh byl přijat. Děkuji. To byly všechny návrhy na vyznamenání osobností. Ještě je zde návrh doprovodného usnesení, který jsem již četl ve svém úvodním slově. Doprovodné usnesení odhlasujeme až poté, co odhlasujeme usnesení, které tady mám, a to, že předkládáme panu prezidentu republiky.